Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat na pana místopředsedu. Dohody se určitě mají plnit, s tím souhlasím, ale pokud se to týká 65 tisíc státních úředníků a 10 milionů lidí, kterých se úřady týkají taky, a téměř každý den, tak si myslím, že pokud se dojde k tomu, že dohoda není úplně dobrá, že jsou tam možné nějaké změny.

Je tady návrh Úsvitu na to, aby tito političtí náměstci nebyli. Je tady nějaká shoda, která proběhla i médii.